Děkuji za dodržení času. A nyní s přednostním právem pan poslanec Kalousek. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, odpusťte, něco z toho, co asi řeknu, již zaznělo, a možná jinými formulacemi, od pana předsedy Stanjury, protože nám zjevně vadí stejné věci. Nicméně opakování je matka moudrosti a zdá se, že ne každý stále úplně chápe, co tady projednáváme. Já začnu tím, že řeknu panu předsedovi Okamurovi prostřednictvím pana předsedajícího, že byť budeme hlasovat úplně stejně, tak z úplně jiných motivů. On říká, že nemůže souhlasit s přílepkem. V žádném případě se nemůže jednat o přílepek.

Jako kdybychom tady ke spotřební dani měli ještě novelu zákona o pohřebnictví. Nebo jako kdybychom v rámci hlasování u novely o spotřební dani navrhovali zrušení lustračního zákona. Takže to by byl přílepek. Skutečnost, že v rámci jedné novely zákona o spotřební dani budeme hlasovat věcně o dvou změnách, nikoliv o jedné, nemůže znamenat přílepek, ale je to učebnicový příklad nekonzistentnosti a neschopnosti předsedy vlády a jeho ministra financí. Přiznám, že jsem předkládal desítky novel a nikdy se mi nestalo a pokládal bych to za mimořádnou aroganci vůči Poslanecké sněmovně, abych v rámci jednoho zákona předložil ve stejný termín dvě samostatné novely téhož zákona. To se tady nikdy nestalo. To jste opravdu poprvé udělali jenom vy, že jste se rozhodli novelizovat zákon o spotřební dani dvěma samostatnými parlamentními tisky.

Dokonce jsem řekl, jestli jste si úplně jisti, že máte ve své práci a ve svém legislativním plánu pořádek, že tohle žádná vláda neudělala, že to je takové zvláštní osvěžení, že se jeden zákon ve stejný termín novelizuje dvěma samostatnými tisky.

Dovoluji si připomenout, že téměř každá rekodifikace, téměř každá novela zákona má v sobě několik věcných změn. Málokterá jenom jednu.

Ale byly předloženy dvě a bylo to hájeno jako ta správná cesta. Ten jediný způsob, jak se o tom dá jednat a hlasovat, a my konečně víme, jak se to má dělat. Budeme makat. Byla to hloupost, samozřejmě. Ale ta argumentace tady takováhle zazněla. Načež došlo k naprosto absurdnímu, skandálnímu, nedůstojnému hlasování v rámci Poslanecké sněmovny a jeho tady musím říci, říkám to, nechci útočit na všechno zcela bezhlavě, ano, tady nebyl zlý úmysl, tady prostě byla jenom hloupost a neschopnost. Takže díky hlouposti a neschopnosti došlo prostě k nějakému hlasování, které přivodilo absolutně nedůstojnou situaci.

Několikrát to předkládali, několikrát to prosazovali, mnohokrát je podporoval pan předseda vlády, tenkrát jako předseda sociální demokracie, a urputně se snažili snížit spotřební daň z pohonných hmot nikoliv pouze z nafty, pane předsedo rozpočtového výboru, on je tam ještě benzín jako.

Dopustili se něčeho, co dělají děti v mateřské školce, které když někomu druhému rozbijí hračku, tak neumějí říct promiňte, udělali jsme chybu, tak pojďme se dohodnout, jak tu chybu nějakým transparentním způsobem napravíme.

Tak tohle tady proběhlo.

To viděla i veřejnost. A vy jste se trápili s tím, jak to udělat, protože jakkoliv nelze předvídat nálezy Ústavního soudu, tak bylo zřejmé, že kromě slušnosti, důstojnosti a normálního chování to bylo i za hranicí ústavnosti a že žaloba k Ústavnímu soudu směřující na proces projednávání návrhu zákona by nemohla neuspět.

Ale to, na čem se usnesl Senát, je totální negace, toho co tady říkal na jaře předseda vlády a jeho ministr financí. Když jsem kritizoval, když jsem si dovolil kritizovat onu nehoráznost, aroganci vůči Poslanecké sněmovně, že to je v rámci dvou novel, tak oba dva mně tvrdili, jak je to dobře, abyste teď na základě Senátu říkali, jak je zase dobře, že to nejsou dvě novely, ale že je to jedna novela. Jinými slovy vaše stanoviska, vážení kolegové z vládní koalice, se mění stejně rychle, jak rychle se projevuje naprostá neschopnost předsedy vlády i ministra financí. Projevuje se neustále. Dnes to budeme schvalovat v jedné novele, protože předtím jsme udělali tuto hloupost, nahradíme to další hloupostí.